Pro ty obce, které se rozhodnou toho nevyužít, nebo obce, které nebudují vlastní systém parkovacích zón, se vlastně nic nezmění a nebudou muset přijímat ani žádnou vyhlášku. Představte si například poměrně častý případ, kdy bydlíte v rezidenční zóně, ale auto máte na leasing. Obce, které vám toto umožní, vlastně jednají dnes nad rámec zákona.

Za povšimnutí určitě stojí ještě například zákon 458/2000 Sb., ve kterém v § 25 odst. 1 písm. a) je poznámka o tom, že provozovatel distribuční soustavy musí zajistit spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj soustavy.

Když už ne kvůli sobě, vžijme se na okamžik do role našich komunálních kolegů, kteří se s těmito problémy musí dnes a denně potýkat. Jediný argument, který mohou svým nespokojeným občanům říct, je, že je špatně postavený zákon. Věřím, že vedení obcí jsou dostatečně, a vlastně jediní, kompetentní na to, aby dokázali své vlastní potřeby správně a včas odhadnout a vymyslet řešení na míru. Nebojím se říct, že tento návrh může být prvním krokem k revoluci v parkování v českých městech, těch, která se nebudou bát toho využít. Bez jediného kopnutí do země může město či obvod znatelně rozšířit množství parkovacích míst tím, že doručí správnou informaci ve správnou dobu na správné místo. Jenom pro úplnost ještě dodám, že v systému jak říkala už kolegyně zpravodajka je nahraný podobný návrh pod písmenem C1. To byl alternativní návrh tady k tomuto. Po diskuzích s ministerstvem i na výboru jsme se rozhodli, že tento návrh podporovat nebudeme. Děkuji vám za pozornost. Dále je přihlášen pan poslanec Čižinský.

A hned na úvod jasně vyjádřím podporu pro tento návrh.

Tento problém má ale řešení.

Proto TOP 09 ve spolupráci s komunálními politiky připravila a předložila vlastní novelu zákona, která dává starostům měst konečně možnost se s vraky vypořádat už ve chvíli, kdy nepoužívaný vůz nebude mít víc než tři měsíce platné osvědčení o technické způsobilosti stanicí SME a STK.

A hle, hned po 14 dnech přišla novela z pera poslanců hnutí ANO do Poslanecké sněmovny a tato novela je ta, kterou se teď zabýváme. Autoři se, eufemisticky řečeno, významným způsobem inspirovali naší novelou, s tím rozdílem, že navrhují odtahovat vozidla s propadlou technickou po šesti měsících, nikoliv po třech, jak navrhujeme my.

Jsem za to ráda, že tady ten pozměňovací návrh je. U téměř totožného návrhu zákona se během jednoho měsíce vláda posunula od negativního k pozitivnímu stanovisku. A to je přece skvělá zpráva pro nás všechny, kteří chceme, aby tato novela byla přijata, a usilujeme o změnu. Nevím, jestli se na tomto názorovém posunu podepsaly osoby podepsané pod návrhem zákona, ale to už je teď vedlejší. Mrzí mě však, že na dva totožné návrhy, které sem přišly tak krátce po sobě a mají naprosto stejný cíl, se nahlíží zcela jinak, přičemž jeden je utopen mezi stovkou dalších pozměňovacích návrhů, často tedy také opozičních, jako je ten náš, které pak marně čekají na své projednání, a ten druhý je už tady ve třetím čtení. Minimálně se domnívám, že oba dva ty návrhy měly být projednávány souběžně, na čemž jsme se tehdy s tehdejším ministrem panem Ťokem i dohodli.

Jeden do třetího čtení a druhý na odstavné parkoviště.

Naši starostové, radní a další komunální politici už čekají na to, až tuto novelu posvětíme.

Podpoříme také pozměňovací návrhy, jak už jsem zmínila. Nejenom tedy pozměňovací návrh Patrika Nachera, ale i další. A věřím tomu, že tento návrh tady najde většinovou podporu, a proto se na vás také obracím s žádostí o tuto podporu, protože tento smysluplný návrh opravdu pomůže českým obcím a městům s dlouho neřešeným problémem. Jenom v Praze, připomínám, jsou to stovky aut a v dalších městech jsou to další minimálně desítky. Záleží samozřejmě na velikosti obce. Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Ožanové. Dámy a pánové, děkuji za podporu TOP 09, nicméně se musím ohradit, že jste mi byli inspirací. Můžu říct, že já jsem byla hlavním iniciátorem návrhu tohoto zákona, a řešilo se to několik měsíců, nikoliv 14 dní od doby podání vašeho návrhu. Já sama jsem totiž vykonávala na obci tyto činnosti a věděla jsem, jaký je problém. A vzhledem k tomu, že jsem odborník na dopravu, tak jsem iniciovala tady tento návrh. To znamená, nebylo to až tím, že vy jste podali nějaký návrh. Nicméně vyjadřuji hlubokou lítost i nad tím, že já jsem se nedokázala zasadit o to, aby tyto dva návrhy byly projednávány společně. Domnívám se, že to byla minimálně slušnost, a přijměte prosím moji omluvu, mělo to být projednáváno společně.